Protože na něm se ukazuje, jak špatně je dnes legislativa nastavená.

Jelikož ji totiž v tuhle chvíli naše zákony právně neuznávají jako rodiče, nemá k dětem žádná práva ani povinnosti, a to i přesto, že je celý jejich život vychovávala.

Už jen představa toho, že musíte v obrovském smutku a absolutním stresu po smrti své partnerky řešit, aby vaše děti zůstaly vaše, a pak to obhajovat před soudem s nejistým výsledkem, je nepředstavitelná.

Tohle všechno můžeme změnit, tohle všechno by vyřešil zákon, který tady dnes projednáváme, protože by umožnil mimo jiné osvojení dítěte partnerky.

Nemohlo by se stát, že děti, které měly dvě mámy, po smrti jedné z nich najednou mohou přijít i o tu druhou.

Mnoha lidem to pomůže a nikomu to neublíží. Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Aleš Dufek, připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne.

Zaznívá tady neustále se opakující výraz zrovnoprávnění, rovnost, stejná práva.

Neobstojí ani argument etymologický, který tvrdí, že údajně slovo manželství vzniklo ze starých podob slov muž a žena.

Ať tak či onak, původ slova není určující pro to, jaký význam mu dáme dnes.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hayato Okamura. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

Chci také připomenout velké náboženské tradice.

Děkuji moc. Nyní je přihlášena do obecné rozpravy paní poslankyně Helena Válková Nevidím.

Děkuji za slovo, paní předsedající.